Zahajuji hlasování o pořadu schůze. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji. V hlasování číslo 2 bylo přihlášeno 131 poslanců a poslankyň, pro 49, proti 63. Nevypadá to, že by se někdo hlásil. Pan předseda Kalousek. Prosím. Děkuji za slovo. Dámy a pánové, vaše volba, kterou musíme respektovat. Nabízeli jsme diskuzi k problémům, které existují, k problémům, které přiznávají i vládní dokumenty. Nabízeli jsme své návrhy, a dokonce svoji podporu, kterou nabízíme stále, pokud vláda nebude zavírat oči před těmito riziky. Co bude pozítří, je vám úplně jedno. To vám budou vyčítat vaše děti. Děkuji, pane předsedo. Takže bych konstatoval výsledek hlasování, že tedy pořad schůze nebyl schválen. A prosím pana místopředsedu Filipa, také se mi hlásí pan předseda Bartoš, jestli dobře vidím. Děkuji. No, já myslím, že to byla zajímavá nabídka. Ale bohužel od těch, kteří tento stát zadlužili při prodeji státního majetku v hodnotě dvou bilionů ještě dalším 1,5 bilionu korun. Takže ta nabídka nemohla být přijata. A to bude zřejmě vše. Děkuji za slovo. Pouze technicky.